Z pověření vlády i tento předložený návrh uvede paní ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, poslankyně a poslanci...

Tento návrh novely zákona o zaměstnanosti a zákona o zdravotních službách upravuje komplexní systémovou změnu právní úpravy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Je to výsledek dlouhého jednání s organizacemi, které zaměstnávají zdravotně postižené, ale zejména s těmi, které samozřejmě zaměstnávají tak, jak mají. Jedná se zde především o jednoznačné oddělení a pojmové odlišení volného a chráněného trhu práce. Chceme vlastně zamezit zneužívání zaměstnávání zdravotně postižených.

Takže zde dochází k zavedení institutu uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce formou dohody uzavřené vždycky s Úřadem práce ČR, přes který jde ta podpora, a k novému označení příspěvků poskytovaných těm zaměstnavatelům. Zároveň se upravuje celkový limit takzvaného náhradního plnění. Zase aby se zabránilo zneužívání, aby se zabránilo tomu, že stát podporuje firmu, která jenom vlastně skrz sebe nechá protéct výrobky, na kterých ve skutečnosti zdravotně postižení vůbec nebo téměř vůbec nepracovali. To se jedná o tu takzvanou přefakturaci. Zároveň zde zavádíme možnost odstranění tvrdosti zákona spočívající v prominutí splnění podmínky bezdlužnosti, protože se nám stává, že nějaká chráněná dílna skutečně zapomene včas poslat třeba odvody na pojištění, jedná se tam o malé částky, to zpoždění je v řádu třeba tří dní, a oni pak nedostanou podporu na další dobu, protože prostě ten zákon neumožňuje ani ty směšné sumy a ta opravdu směšná opomenutí prominout. Já bych jenom chtěla konstatovat, že garanční výbor pro sociální politiku přijal usnesení, jímž se Poslanecké sněmovně doporučuje tento vládní návrh zákona schválit ve znění předloženém vládou. Takže vás žádám o podporu tohoto zákona. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru. Prosím nyní zpravodaje garančního výboru pro sociální politiku pana poslance Zdeňka Soukupa, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případně odůvodnil pozměňovací návrhy. Prosím, pane poslanče. Dámy a pánové, děkuji za slovo.

Ale musím ho přečíst tak, jak bylo usnesení odhlasováno.

Za druhé zmocňuje zpravodajku výboru, aby se stanoviskem výboru seznámila schůzi Poslanecké sněmovny činím tak já a ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla příslušné legislativně technické změny i úpravy. Děkuji panu poslanci a jsme rádi, že se u něho nic nemění.